A samozřejmě k tomu je celý sociální systém, který je postaven tak, že ti, kteří nepracují, diskriminují nás, kteří denně chodíme do práce! Není to tak, že dneska diskriminuje my je. Je to obráceně.

Tito lidé si zaslouží naše intervence. Ke zlepšení bohužel tento návrh nepovede.

Ano, je jich tam třeba méně než jinde, ten argument beru. Jakmile někdo v našem bytě nezaplatí, okamžitě je upozorněn, že nezaplatil. S těmi lidmi se pracuje, jsou pravidla, funguje to. To, co my tady řešíme, se má řešit ne tímto zákonem, ale skutečně změnou parametrů. Bohužel situace vedla k tomu, že se obce vzdaly bytového fondu.

A teď jsou skutečně velmi slabé nástroje. A já si ponechávám přesvědčení, že tato úprava bohužel povede ke zhoršení situace, jako bohužel vedly i zbytečně, zvláštně, tvrdě nastavené exekuce.

Děkuji, pane předsedající. On říkal, že ta situace je normální. Podle mě ta situace není normální.

Ale ta situace taková není.

Děkuji za slovo. Budu reagovat vaším prostřednictvím na pana Čižinského. Můžete to řešit, pokud ty byty máte.

Zavolají podruhé, dostanou napomenutí.

A dost, anebo budete potrestáni.

Nebude to fungovat.

Fungovat to nebude.

Děkuji moc.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že je nedůstojné té debaty tímhle bizarním způsobem tady argumentovat a odvádět pozornost jinam.

To pak ty výsledky jsou často dost nešťastné.

A musím říct, že hodně je systém, který se v té městské části nebo obci zavede. Máme skutečně velmi obětavé úředníky, máme ale také velmi rychlou pomoc.